Tam byl Macron před vámi, Francie, ne? Ten měl několik mimořádných Evropských rad. Všechno špatně.

Takže také máte pocit, že se vláda pana premiéra Fialy a Brusel úplně pomátly?

V Bruselu si ale pana premiéra rychle ochočili.

V rámci EU by šlo o desítky milionů plynových kotlů, které by se postupně musely vyměnit.

Když jsme byli ve vládě, nešli jsme formou zákazu a restrikcí, ale formou pobídek. Ano, my jsme to tak dělali. Kotlíkové dotace.

Proto by se mělo pokračovat v dotačních programech i na další typy kotlů na pevná paliva třetí emisní třídy, kterých je v České republice stále asi 200 000.

A ještě mě napadá v rámci toho daňového balíčku, vy tam mluvíte o tom, že zrušíte nějaké dotace, ale nikdo se nikdy nedozvěděl, jaké to vlastně jsou. To byste také mohli zveřejnit. Takže my navrhujeme dotacemi podporovat i výměny starších plynových kotlů za nové kondenzační, případně za tepelná čerpadla.

Bohužel.

A teď ty důchody.

A fungovali jsme. Tady máme servilní tripartitu.

Ano, my jsme, pokud chcete, populisti, protože my vnímáme požadavky lidí, kteří nesouhlasí s vládou. Populista není negativní slovo.

Já tomu rozumím, protože oni to válcují.